Já vám děkuji, pane poslanče, vzhledem k tomu, že narostl hluk v sále, tak vás, kolegyně, kolegové, požádám, vy, kteří diskutujete, aby diskuse probíhala v předsálí a bylo dobře rozumět, co zde poslankyni a poslanci říkají. A nyní požádám o faktickou poznámku paní poslankyni Věru Adámkovou. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi zareagovat na vystoupení pana ministra.

Ale ti důchodci opravdu nemají reálně průměrný důchod 20 000. Takže jestliže budeme říkat, že někdo má průměrný to nebylo na vás (?), jestliže má 20 000 důchodu, prosím pěkně, podívejme se, kdo ho má opravdu! Jako vždycky 60 % lidí tento důchod nemá!

A já tedy se domnívám podle dnešních dostupných zdrojů, že by bylo třeba hledět pravdě do očí a podívat se na to opravdu, protože jinak ta dnešní dvě procenta znamenají, že lidé čtou a opravdu vnímají. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Tady pan ministr hovořil o té pětitisícikoruně, která byla vlastně na každé dítě, skoro na každé dítě, na začátku té energetické krize prosazena Poslaneckou sněmovnou.

M jsme navrhovali u pozměňovacích návrhů, že to bude pro všechny, kteří jsou studující, až po ty, kteří budou mít 18 let a tak dále. Takže tato podpora taktéž byla námi podpořena. Co se týká výchovného, tak tady jsme hlasovali pro, ale je to skutečně nesystémová dávka do toho průběžného důchodového systému.

Může se to udělat několika systémy, které máme v rámci důchodových systémů v Evropě.

Je tam problém v tom, když oni vlastně se nějak rozvedou nebo část toho dětství své ratolesti se stará maminka, poté se stará tatínek, takže tady toto tam je dořešeno pouze už v tuto chvíli nějakou metodikou. Takže všechny tyto věci prorodinné i pro seniory jsme podpořili. Já vám děkuji. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

Já vám děkuji. Eviduji dvě přednostní práva, nejprve byl pan předseda Radim Fiala, dává přednost paní předsedkyni Aleně Schillerové. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, já dávám veto jménem dvou poslaneckých klubů, hnutí ANO a hnutí SPD na návrh, aby se jednalo po 14. hodině. A máme zde ještě jeden procedurální návrh, který zněl, že řečnická doba bude omezena na dvě vystoupení po deseti minutách. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Proto dávám protinávrh dvakrát 30 minut. Dvakrát 30, rozuměl jsem dobře? Dvakrát 30. Dobře, než dám hlasovat, má ještě někdo další nějaký protinávrh ohledně omezení řečnické doby? Žádné další návrhy nevidím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. A nyní budeme tedy hlasovat o původním návrhu, který zní na omezení na dvakrát 10 minut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas a rozprava je omezena na dvakrát 10 minut. Tím jsme odhlasovali všechny návrhy, které zazněly v rozpravě, a budeme pokračovat řadě faktických poznámek. Pane poslanče? Zaznamenal jsem, že stahujete vaši faktickou poznámku.

Mám tady přihlášenou faktickou poznámku a ještě než vám udělím slovo, aby bylo dobře rozumět, co říkáte, poprosím kolegyně, kolegové v pravé části sálu, o ztišení. Já vám děkuji a prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.